Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Běhounek, v tuto chvíli poslední přihlášená do rozpravy k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, představitelé vlády, já samozřejmě chápu, že to ve vás vyvolává velké množství emocí.

On nemá co mluvit ministrovi obrany do toho, jestliže vláda rozhodne, že by se na tom měl podílet resort obrany, nemá co mluvit ministrovi vnitra do toho, jestliže vláda rozhodne, že má někde létat Ministerstvo vnitra. Že je to celé lehce, a možná těžce, spletené, to je naprostá pravda. Ale ať tedy vláda jako celek a ti, kdož původní systém kritizovali a přišli s tím, že je to finančně neúnosné a že musí být hlavním kritériem cena, to dají.

A jestli si vzpomenete, tak jsem opakovaně vystupoval na různých úrovních, i když ne veřejně zde, k tomu, abychom neudělali to, že budeme mít problém. Nyní problém máme, ale není to problém jenom pana ministra Němečka.

Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem říkala, možná mě pan kolega předřečník neposlouchal, pan Němeček výběrové řízení vypsal v květnu loňského roku. Jestli vám tohle přijde, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, normální, že tohle není selhání pana ministra, tak nevím. Květen, červen, červenec jestli si někdo myslí, že za půl roku zprocesuje miliardové výběrové řízení, tak se na mě nezlobte, ale nemá v resortu na pozici ministra co dělat. Nemá co dělat ani na pozici hejtmana, ani na pozici starosty. Z předřečníků, kteří dnes vystoupili, souhlasím kromě posledního se vším, co tady zaznělo. Nebudu debatu dál prodlužovat.

Prosím, aby novináři sledovali tuto debatu, protože tady se skutečně jedná o lidské životy. Všechno to, co tady zaznělo od mých kolegů, mohu potvrdit. Děkuji Standovi Mackovíkovi za upřesnění, nebo za doplnění čerstvé informace, kterou měl od té asociace v Jihlavě. Já bych si prosím v podrobné rozpravě dovolila načíst usnesení: